Nastavljamo sa radom plenarne sjednice.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora u ime kluba SDP-a molim vas stanku u trajanju od 5 minuta kako bismo upozorili na mogući problem u sustavu obrazovanja gdje bi brojna djeca s teškoćama u razvoju mogla ostati bez pomoćnika u nastavi. Poštovani predsjedniče također u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista tražim pauzu od 5 minuta. Želio bi govoriti o problematici izgradnje terminala za putnike na brodovima s kružnih putovanja u Luci Gruž u Dubrovniku.

Poštovani gospodine predsjedniče u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika tražim poslovničku stanku od 10 minuta da bih nešto rekao o dopunskom zdravstvenom osiguranju i anomalijama koje se trenutno događaju oko toga.

Molim zastupnicu da obrazloži razlog. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Na samom početku pročitat ću vam jednu od brojnih poruka koje sam dobila tijekom jučerašnjeg dana. Ja sam majka mladića od 17 godina koji ima cerebralnu paralizu i stopostotni invaliditet. Učenik je drugog razreda Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava. Tin pohađa smjer za upravnog referenta s obzirom na poteškoće od prvog osnovne. Uvijek je imao asistenta u nastavi, tako i u srednjoj školi. Preko udruge „Oko“ Tin i nekoliko učenika u školi dobilo je asistenta kojeg treba financirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja, no uplata je izostala. I udruga od 31. siječnja mora proglasiti stečaj te asistentima dati otkaz. Mene zanima kako će Tin u školu, ionako smo imali po projektu samo 4 sata plaćenog pomoćnika iako Tin svaki dan ima najmanje 6 sati.“ Poštovane kolegice i kolege, iskoristit ću današnju stanku kako bih Vladu RH upozorila na ozbiljan problem sa kojim se susreću udruge koje osiguravaju pomoćnike u nastavi za djecu sa teškoćama. Vrlo lako, odnosno već je i izvjesno da ukoliko se nešto ne učini u sljedećih pet dana da će djeca s teškoćama u razvoju ne samo Tin koji ima cerebralnu paralizu nego i brojna druga djeca kojima zapravo njihovo obrazovanje uvelike ovisi o pomoći pomoćnika u nastavi bez istih ostati. Zbog toga jer Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije osiguralo isplatu plaća za 12 mjesec, a ukoliko se takvo stanje ponovi i u siječnju i u veljači udruge će već prvog veljače morati otpuštati pomoćnike u nastavi, odnosno raskidati s njima ugovore o radu, a djeca će ostati bez pomoćnika, sve zbog toga što Vlada RH još uvijek nije donijela uredbu o rasporedu lutrijskih sredstava iz kojeg se financiraju pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama. Ja se pitam ako djeca sa teškoćama nisu prioritet ove Vlade što je onda prioritet ministru znanosti i obrazovanja? Ja se pitam ako smo toliko, ako ste toliko socijalno društveno neosjetljivi da ne shvaćate koliko zapravo asistenti u nastavi djeci obrazovanje pa i život i olakšavanje svakodnevnog živoga toj djeci znači, ja se pitam čemu nama onda zapravo Vlada. Čemu nama zapravo Ministarstvo znanosti i obrazovanja ako je jedino što smo od njega na žalost vidjeli ovih prethodnih 100 dana je da je on generator afera i da je generator problema. Nitko nema pravo djeci s teškoćama u razvoju onemogućiti asistenta u nastavi, nitko. Mi smo se godinama borili za to da svakom djetetu osiguramo pomoćnika u nastavi. Izborili smo se i za to i da ih ne plaćamo iz državnog proračuna, nego da za to možemo koristiti sredstva iz EU fondova. I sada zbog jedne uredbe, zbog neodgovornosti, zbog ne reagiranja na vrijeme, zbog nebrige, zbog nepostojanja empatije sve ono što imamo na raspolaganju ne dolazi do pomoćnika u nastavi, ne dolazi do djece s teškoćama i ta djeca će za nekoliko dana ostati bez osobnih asistenata ne svojom krivicom. A udruge prema svim zakonima morat će naprosto proglašavati stečaj i raditi ovrhe nad samima sobom jer nisu zadovoljili jedan od glavnih preduvjeta, a to je isplata plaće svojim radnicima. Jel' to Vlada proeuropska? Jel' to socijalno osjetljiva Vlada? Jel' to Vlada kojoj je na prvom mjestu obrazovanje? Mislim da nije i mislim da dok ne bude kasno, ima još par dana. Gospođa Murganić je uspjela osigurati neka sredstva u jedan dan za asistente osobama sa invaliditetom. Ja molim Vladu da presječe ovaj šok, nevjericu, neizvjesnost, strah koji vlada u brojnim centrima za odgoj i obrazovanje, među brojnim roditeljima djece s teškoćama među brojnim asistentima, među brojnim udrugama i da učini ono što je već trebalo učiniti da osigura plaće za asistente u nastavi djeci s teškoćama.

U njihovo ime Maro Kristić. Izvolite. Ja ću u svojem izlaganju biti vrlo kratak. Želim samo kratko skrenuti pozornost na jednu temu o kojoj sam već govorio u prošlom sazivu Hrvatskog sabora, a to je tema vezana za postupak izgradnje terminala za prihvat putnika sa brodova na kružnim putovanjima u luci Gruž u Dubrovniku. Naime, tada u prošlom sazivu Hrvatskog sabora i mi u Dubrovniku putem naše kandidacijske liste grupe birača „Srđ je grad“ MOST nezavisnih lista i lokalnih HDZ sa svojim partnerima zalagali smo se za transparentnost ovog postupka dodjele koncesije i ne samo za jedan takav postupak nego i za činjenicu da smatramo da za ključnim, strateškim resursima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i na područjima lokalne samouprave trebaju upravljati tvrtke koje su u vlasništvu samih tih gradova jer jedino na taj način se može osigurati jedan održivi razvoj lokalne zajednice. Stoga nas je malo zabrinula činjenica da je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture poništilo odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik o poništenju predugovora o koncesiji za terminal za kruzer u dubrovačkoj Luci Gruž s Tvrtkom Dubrovnik International Cruise Port Investment.

U njihovo ime zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa tražio sam stanku da upozorim na probleme koje imaju udruge diljem Hrvatske, posebno udruge u manjim jedinicama lokalne samouprave gdje se određuju manja sredstva za funkcioniranje udruga. I onda sam malo išao istražiti što sve koja udruga mora napraviti da bi dobila pokoju kunu iz proračuna. Evo ova dokumentacija ovdje to je dokumentacija za zahtjev od tri tisuće kuna iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Sve ovo je rezultat Zakona o udrugama iz 2014. godine na temelju kojeg je donijeta uredba o načinima, kriterijima, mjerilima, financiranja udruga 2015. godine. I ja moram reći da definitivno ta uredba ubija rad udruga u lokalnim sredinama, da ljudi odustaju od angažmana u udrugama, da jednostavno ne žele skupljati te desetke izjava, potvrda, obrazaca, ne znam više sve čega ne, da jednostavno dolazimo u suludu situaciju. Lakše ti se je kandidirati za predsjednika države, manje ti treba potvrda, izjava, obrazaca nego što ti treba za neka sredstva od 500 kuna u nekoj općini koja ima proračun milijun, dva kuna. Moj je zahtjev Vladi da pod hitno revidira ovu uredbu, da se naprave razredi, da se odredi koja je to razina nekakvih potvrda koje uopće nisu potrebne ili obrazaca do nekih 10 tisuća koja je to razina do 50 tisuća, koja je to razina od onih koji imaju milijun kuna godišnji proračun i dobivaju ga iz proračuna neke lokalne samouprave ili države. Imamo situacije da definitivno treba popuniti iste obrasce, iste potvrde ako tražiš 500 kuna ili ako tražiš milijun kuna. I to sve skupa urušava jedan sustav koji obogaćuje svaku lokalnu sredinu. Dao sam kolegici koja nije član jedne udruge i nije opterećena tom problematikom, ja malo jesam budući da sam i lokalni dužnosnik, pa onda sam s time malo više upoznat i moram priznati da me to dosta živcira kada vidim što ljudi sve moraju raditi i kako ih se maltretira i pitao sam neka mi snimi stanje na razini RH po jedinicama lokalne samouprave. Došli smo do podatka da se različiti ipak ti obrasci određuju pa imamo situacija da imamo zahtjev od pet obrazaca pa sve do 14 obrazaca, dodajmo tome potvrde, izjave, ne znam kakve sve ne, dolazimo do ovakve hrpe dokumentacije. Rekla mi je kolegica ovako, veli moje mišljenje je kada sam ovo sve sagledala i snimila da malo karikiramo da bi lakše bilo posvojiti dijete nego dobiti tisuću kuna iz nekog proračuna lokalne samouprave. Prema tome, stvarno apeliram na Vladu u ime svih tih udruga da pod hitno izmijeni ovu uredbu iz 2015. godine koja je stvarno štetna i koja uništava rad udruga u našim sredinama, posebno u onim sredinama, naglašavam, o kojima se često govori ovdje većinom deklarativno, a ne poduzimamo ništa u ruralnim prostorima u općinama i manjim gradovima. Klub zastupnika HNS-HSU također se javio za stanku, njihov zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Evo prošli tjedan je završen javni natječaj za osiguranje zaposlenika Ministarstva obrane RH za dopunsko zdravstveno osiguranje. Njih ima oko 16 tisuća i dobio je na javnom natječaju odnosno povoljniju ponudu dao je privatni osiguravatelj i nećete vjerovati razlika u ponudi je 20 lipa ili 3.200 kuna na razini mjeseca odnosno cijela premija godišnja iznosi 6 milijuna 142 tisuće kuna. I sada bih ja trebao pohvaliti jer je to tržišno natjecanje jer je dobio privatni osiguravatelj jer je Ministarstvo obrane dobilo nižu cijenu za 3.200 kuna mjesečno. Ali se ja pitam nešto drugo, zašto mi onda imamo dvostruka pravila?

Zašto ministarstvo ne može automatizmom po istoj cijeni ili po cijeni koja je 0,6% različita od ove druge, zašto ministarstvo ne može biti kod javnog osiguravatelja osigurano? Ja znam da se tu radi o najzdravijim članovima našeg društva u kondiciji, vojska, mladi ljudi, istrenirani ljudi, ali da li će javni osiguravatelj odnosno pardon da li će privatni osiguravatelj kompenzirati možda sutra troškove helikopterskog prijevoza sa privatnim osiguravateljem. Da li će privatni osiguravatelj imati osigurane ove osobe i onda kad država ne plati redovno kao što ne plaća za sve one što je dužna plaćati, za one ispod prihodovnog cenzusa, za studente, za invalide itd. Pa vas ja pitam da li je ovdje na djelu ipak devastacija javnog osiguravatelja jer ovdje javni osiguravatelj okreće godišnje 2 milijarde i 200 i uzimati mu zdravo tkivo znači jedan ozbiljan nasrtaj na njega. I kako to da je ponuda koja je sačinjavana u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje odnosno ova druga ponuda ispala svega 20 lipa manja a i jedna i druga su ispod cijene. Nemoguće, bez obzira što se radi o najzdravijoj populaciji da cijena može biti 60 i par posto manja od neke normalne cijene od 70 kuna dopunskog zdravstvenog osiguranja. Nije li možda prste stavio ravnatelj koji je inače poznat po tome što je u 3 mjeseca zaposlio 230 ljudi iz svoje bliže i šire okolice. Šta se ovdje događa i da li je ovo normalno ja pitam sebe ali pitam i vas da li je ovo društveno korisno, da li je ovo javni interes ili je to stvarno usmjereno prema razgradnji jednog od dva instituta solidarnosti među generacijama? Javni osiguravatelj može opstati i može starijima i bolesnima nuditi cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja po 70 kuna samo ako ima sve generacije unutra i zdravije mlade i ajmo zdravije i bolesnije srednje dobi i bolesnije i starije unutra. Tada može držati cijenu od 70 kuna, može je držati na masovnosti, može je držati na 1 milijun i 600 tisuća osiguranika u suprotnom cijena ide gore, u suprotnom zdravstvena zaštita za stare, bolesne i siromašne postaje nedostupna. Upozoravam na mogući takav proces. Mislim da bi u svim našim javnim nabavama trebalo procjenjivati društvenu korist i da bi ukoliko je razlika u ponudi manja od 1% onaj koji raspisuje natječaj imao pravo zaključiti posao sa onim što je društveno korisno i što održava sustave međugeneracijske solidarnosti na životu jer država koja, institucije koje se baziraju na solidarnosti, na među generacijama ne održava nema dobru, nema svijetlu budućnost.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Tražili smo stanku koja nije striktno vezana uz temu današnje rasprave, ali je od presudne važnosti za demokraciju u Hrvatskoj, za način na koji ćemo raditi, za naše građane i građanke koje ovo gledaju, za one koji očekuju od svojih zastupnika da oni raspravljaju o temama koji ih se tiču i koje ih zanimaju, da se bore za svoje stavove i da budu aktivni u zastupanju istih, da ljudi vide da njihovi zastupnici rade ono zbog čega su ih oni birali u Hrvatski sabor. Javio sam se sada, mada jučer nakon cjelodnevne rasprave kada sam vidio kako teče ponadao sam se da ste vi kao predsjednik Sabora i vodstvo Sabora koje se izmjenjuje ovdje predsjedavajući na našim sjednicama izvukli pouku iz onoga što se desilo u petak. Da nije dobro onemogućavati ljude da govore u Hrvatskom saboru, da nije dobro subjektivno tumačiti Poslovnik i pozivati se na Poslovnik koji ne može nikada biti dovoljno specificiran da bi odredio točno do koje mjere zastupnik mora bit vezan na temu, da li je to jako vezano, da li je to malo povezano, da li se dotiče teme. Znači na taj način to Poslovnik nikada koliko god ga mi dorađivali, radili neće moći definirati. I onda imamo situaciju u kojem evidentno HDZ ne želi raspravu u Hrvatskom saboru o temama koje ih smetaju. U petak kad god sam spomenuo premijera Plenkovića pogledajte molim vas za ovom govornicom četiri puta na ime premijera Plenkovića potpredsjednik Reiner, predstavnik HDZ-a u vodstvu Sabora me prekidao kao da ima ne znam neki okidač. Znači s te strane očito je da HDZ-u ne odgovara da ovdje pričamo o temama koje HDZ radi krivo, koje premijer Plenković radi krivo, koje svi građani Hrvatske vide i žele ugušiti jedino moguće mjesto na kojem SDP može o tome govoriti. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Ma gospodine Culej, pa niste vi valjda krvavih gaća hodali da mi ne bi mogli govoriti u ovom Saboru ovdje. Borite se za to gospodine! Borite se za to gospodine Culej i dignite i podržite me u tome, a ne da nas onemogućavate u priči. I sa te strane, meni je jasno da to HDZ ne želi, ali ovo je jedno od rijetkih mjesta nakon što je HRT pao pod cenzuru HDZ-a ovo je jedno od rijetkih mjesta gdje mi sada u izravnom prijenosu hrvatskim građanima možemo reći šta mislimo. I sada nam se na ovaj način prvo Reiner, gospodin Reiner a sada i predsjednik Sabora gospodin Petrov pokušava nametnuti sa time da ne govorimo ništa osim onoga što on misli da bi trebali govoriti i onoga šta je definirano usko, usko vezano uz zakon, da naši građani ne čuju ono što HDZ radi krivo i šta MOST radi krivo. E to ne smijemo dozvoliti. I htjeli smo zaštititi kolegicu iz HDZ-a koja je imala izvrsnu raspravu i govorila je upravo o tim temama koje su bitne. I na kraju, vidite da nam je stalo da raspravljaju i klubovi iz drugih zastupnika. Zbog čega to onemogućavati? Ono šta ćemo sigurno i dalje inzistirati, Sabor koji je konstituiran, novi Hrvatski sabor 30. svibnja 1990. godine, ovo je 9. saziv. Do sada se nije dešavalo ovakvo parlamentarno nasilje većine nad manjinom, da se ne može govoriti. Gledajte, radit ćemo to svaki dan, radit ćemo to neumorno, radit ćemo to pod svaku cijenu jer to od nas naši birači očekuju. A vi radite skandale, vi onemogućavate naše govore, vi radite šta mislite da morate, a onda ćete vidjeti kako će građani na to reagirati. Mi šutiti u Hrvatskom saboru ne želimo, mi ono što HDZ govori u Hrvatskom saboru ne želimo govoriti. Mi želimo da se hrvatski građani u Hrvatskom saboru čuju i vjerujte mi čut će se i SDP će im to omogućiti.

Želimo se u ime kluba o tome očitovati pa tražim stanku od pet minuta.

Mislim da ste malo netočno procijenili opomenu koju sam izrekao kolegici Vuksanović. Dakle ni u jednome trenutku ja nisam na bilo kakav način ocijenio sadržaj. Jedina intervencija moja koja je bila, bila je da se kroz institut replika saborski zastupnici mogu osvrnuti na izlaganje drugih saborskih zastupnika. I to je bila sva moja intervencija. Na sadržaj nisam reagirao, dapače pohvalio bih izlaganje jer je upravo se kolegica Vuksanović država u pravom smislu teme. A što se tiče usmjeravanja samog tijeka rasprave pa i gospodinu Bunjcu kada je u trenutku svog izlaganja opisao cijeli kontekst nisam ga niti prekinuo niti izrekao opomenu nego ga zamolio ukoliko je moguće, nakon što je opisao kontekst same rasprave, nakon toga usmjeri priču prema raspravi o prijedlogu zakona. Dakle, nisam ukidao slobodu govora i ne bih volio da na takav način to iskoristite za na ovaka način prikaz, nego zaista da koristimo sve mogućnosti Poslovnika i da na takav način zaista radimo konstruktivnu raspravu.

U ime kluba MOST-a tražim stanku od pet minuta zbog isprike žena što je ova rasprava prešla u muško prepucavanje i stvaranje jedne militantne svijesti, umjesto da raspravljamo o temi koja je na dnevnom redu. Tražim stanku iz istih razloga koji su tražili HDZ i MOST. Hvala.

Nastavljamo s radom sjednice. U njihovo ime zastupnica Irena Petrijevčanin-Vuksanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege javili smo se za stanku zato što vidimo da je i prethodna stranka isto bila svojevrsni oblik manipulacije jer je iskorištena u svrhu kritiziranja jedne stranke a to nije bila intencija. I isto tako naravno s obzirom na ravnopravnost spolova Hrvatska je potpisnica već desetljeće konvencije a ja ne treba ničiju zaštitu iako zahvaljujem kolegama koji su pokazali kao džentlmeni. Zašto je došlo do ovoga danas? Pa zato što pojedincima u ovom cijenjenom Domu zapravo cilj je samo jedan a to je performans i manipulacija, cirkus i spektakl. A znamo dobro da je manipulacija jako moćno oružje i kad je u kombinaciji sa populizmom onda zahvaća najširi krug gledatelja odnosno publike. No, ja bih ipak rekla da ljudi koji imaju određenu razinu građanske odgovornosti, kulture, intelektualne ozbiljnosti te poštovanja prema obilježjima domovine mogu zapravo samo biti zgroženim ovim nekulturnim performansima i zapravo zlouporabom ovog cijenjenog doma. Ima jedna poslovica koja kaže „Obezvrjeđivanjem svega oko sebe dajem veći smisao svojoj vlastitoj bezvrijednosti.“ Ja se nadam da ovaj novi etički kodeks će ipak uvesti određena poboljšanja, no nažalost činjenica je da kućni odgoj ne može ništa nadomjestiti. Isto tako ako je cilj političkog djelovanja prije svega spektakl i blaćenje sistema onda tu nema pomoći. Trenutačno je na vlasti HDZ pa se generalizira da sve što dolazi štetno iz društvo je pojava HDZ-a. No, zapitajmo se što će biti kad na vlasti bude SDP? Da li onda ta politička opcija prestaje imati smisao? A glede populističkih rasprava za pojedine zastupnike bilo bi zaista bolje i to je moj savjet osobni da imaju više fizičke aktivnosti što je jako zdravo. A za one posebno sklone verbalnim sukobima ne bi bilo loše paintball, nekakve videoigrice. Dakle sabornica nije mjesto za neke oblike trošenja energije. I kao što sam maloprije rekla ne želim nikoga braniti a još manje osuđivati, ali iskreno mislim da u okolnostima u kojima se sada nalazimo zaista je najteže biti normalan, kulturan i obrazovan zastupnik. I vremena su se promijenila pa ono što se dakle, nekad su se ljudi toga sramili, očito se danas s time ponose. I kaže se „Čovjek se ne može skriti od vlastite savjesti ako ju ima.“ I na kraju moram reći da sam stvarno, stvarno iskreno zabrinuta za one mlade koji u prvoklasnoj manipulaciji vide nekakav uzor. Klub zastupnika HNS, HSU također se javio za stanku. U njihovo ime zastupnica Marija Puh. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Kluba HNS-a i HSU-a ne želi sudjelovati u ovim ratovima SDP-a i HDZ-a vezano uz njihove rasprave i mi tražimo konstruktivne i korisne rasprava. Poslovnik koji imamo je slovo na papiru koje treba provoditi i koje treba znati provoditi u djelo. Vođenje sjednice su zapravo vještine i to su one vještine koje se uče, koje se ne mogu znati od prvoga dana i ne može svako prvi dan znati najbolje kako voditi sjednicu. Mi smo dobili novog predsjednika Sabora, svjesni smo da naš predsjednik Sabora nema prethodnog parlamentarnog iskustva ovdje u Saboru i zbog toga mi ne sumnjamo da on ima, mi ne sumnjamo da su njegove vještine vođenja sjednice dobre i bolje nego što smo mi na to naučeni pa je neki naš prijedlog da bi znali slijediti raspravu i da bi znali strukturirati raspravu da nam se kada bude bilo koja točka na dnevnome redu da nam se ujutro predsjednik Sabora obrati sa prijedlogom strukture sjednice na koji bi ona trebala teći i na koji način bi mi sami trebali strukturirati svoju raspravu. U njihovo ime zastupnik Marko Vučetić. Poštovane kolegice i kolege u ime kluba MOST-a Nezavisnih lista ispričavam se prvenstveno svim ženama, svim ženama koje su zahvaljujući i danas prezentiranoj militantnoj gotovo to i od muškarca otrgnutoj ali u povijesnom smislu muškoj svijesti danas potisnute na margine slušljivosti i prepoznatljivosti. Danas smo imali prigodu ispričat se ženama i stvoriti bolji svijet. Ispričat se ženama zbog svega onoga što se u povijesti činilo na i svim onim modelima, načinima na koje smo ih diskriminirali. Međutim, ovdje u ovoj sabornici došlo do izražaja ne identitete pripadnosti svijetu koji se mijenja, nego identitet pripadnosti stranci i to u najrigidnijem obliku. Stranka ukoliko je zdrava ona će razvijati stranačke programe koji će bit u funkciji ljudskosti. Stranke koje nisu zdrave stranački program će biti na razini imitiranja razuma koji čovjeku pripada. Pa stranački ljudi će misliti isključivo u okvirima onog što im stranke kažu i tad su izgubile ljudskost. Čovjeku po naravi pripada i moć volje. S voljom se očituje kao biće slobode, pristaje uz nešto. Očekivao sam da ćemo danas pristati uz novu civilizaciju, civilizaciju koja se mijenja i koja će priznati realnost žene. To nismo učinili. Pristali smo uz odluke stranačkih tijela koji će uvijek braniti neku moćnu očinsku figuru koja se naziva predsjednik stranke ili nekako drugačije. Klub MOST-a nezavisnih lista odbija na ovakav način promatrati stvarnost. Klub MOST-a nezavisnih lista danas želi govoriti i raspravljati o modelima efikasnijeg, učinkovitijeg, realnijeg priznavanja žena u povijesti i u povijesti onoga što će tek postati na ovim prostorima povijesti Hrvatske kao snošljive sredine u ovoj uistinu militantnoj svijesti i militantnom govoru su izgubljeni svi, izgubljen je zdrav parlamentarizam jer se stranke ne razvijaju. Stranke imaju članove djece koji se igraju. U igri smo proigrali mogućnost da odrastemo. To nije istinska i zdrava igra. Mi donosimo zakone. Možda se i u ovom primjeru pokazalo da je uistinu potrebno i moderirati, usmjeravati naša izlaganja. Jer kad se ne moderira onda dođe do eskalacije one negativnosti koju čovjek u sebi nosi, a nije u stanju s njom izaći na kraj. Još jednom ponavljam u ime kluba MOST-a nezavisnih lista, ispričavamo se svim ženama zbog toga što su iz pozicije boljeg svijeta, dakle iz njihove pozicije svjedočili o onome što smo mi u stanju u svijetu učiniti, a ne bi smjeli. Zahvaljujem.

Mi ne želimo sudjelovati u ratovima, onda se osvrne na sve što smo rekli, još nas iskritiziraju i dalje tako pacifistički se nastavi. Dakle, stvari su vrlo jasne. Mi smo reagirali onog trena kad smo ocijenili da je predsjednik Sabora neopravdano prekinuo zastupnicu HDZ-a. I da ja budem direktan i mislili smo kad ovo rade HDZ-u šta će tek radit nama i zato smo reagirali. Dakle, borimo se za slobodu govora u Saboru i borimo se za to da se predsjedatelji u vođenju sjednice ne izazivaju dodatne tenzije među zastupnicima koje onda u konkretnom slučaju, odnosno u krajnjem slučaju eskaliraju do toga da nekoga treba iznositi iz dvorane. Sve tenzije koje su nastajale u ovome sazivu Sabora nastale su isključivo zato uglavnom ne zbog toga što smo mi jedni drugima nešto rekli, nego zato što se nekima nije dopuštalo da govori ono što treba. Po mojoj ocjeni predsjedatelj je vrlo ispravno postupio u slučaju gospodina Bunjca kada je nakon određenog vremena ga zamolio izrazivši razumijevanje da se vrati na temu i on je to poslušao kao što mislim da je značajno pogriješio prekinuvši na samom početku u prvoj rečenici kolegicu Petrijevčanin Vuksanović iz kluba HDZ-a. Odnos MOST-a i kluba HDZ-a neću ja sad tu dodatno elaborirati, ali o tome će se, evo to sam već najavio očitovati Odbor za Ustav, pa ja gospodine predsjedniče ja predlažem da očitovanje Odbora za Ustav da više ne raspravljamo o ovoj temi jeste li vi bili ili niste u pravu. Meni je poznato vaše mišljenje, a smatram da ste u pravu. Živo me zanima kako će kolege iz HDZ-a glasati na prekidanje svoje kolegice.